od '90. godina pa na ovamo.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba HDZ-a kako bi još jednom podsjetila kolege da HRT djeluje sukladno zakonu koji je donijela Socijaldemokratska partija na potpuno nedemokratski način, da bi podsjetila da je Socijaldemokratska partija ili skraćeno SDP ili konkretno kolega Gordan Maras, izbacio novinare javnog servisa sa press konferencije i time uveo cenzuru i presedan i nedemokratsko ponašanje u hrvatskom društvu i neviđeno za demokratske Hrvatske. Jednako tako da bi smo se podsjetili, a nećemo to moći u kratkom vremenu da je lik i djelo kolege Gordana Marasa najviše na ekranu HRT-a što se može provjeriti u bilo kojoj emisiji. Stoga kolegice i kolege ja vas lijepo molim, da razmislimo, razmislimo o tome što govori kolega Maras i još jednom ću podsjetiti, da je zahvaljujući ovom zakonu koji je donio SDP, po kojem trenutačno djeluje HRT, preko noći smaknuto gotovo 70-tak urednika na HRT-u. Što se tiče zakona, sve vas pozivam još jednom, nemojmo mi krojiti uredničku politiku na HTV-u. Možemo imati primjedbe, možemo propitkivati poslovanje, zato smo ovdje i mi uostalom izglasavamo ili donosimo odluku o tome tko će biti na čelu HRT-u, tko će sjediti u tijelima HRT-a, a kao što znate prošli tjedan, čak ste se pobunili protiv vlastitog prijedloga, tko bi trebao sjediti u nadzornom odboru. Stoga ja ne razumijem ovo što se događa s desne stran sabornice, ali apeliram na zdrav razum. Svi u ovoj zemlji imaju pravo prosvjedovati, pa tako i kolega Maras, pa makar i protiv samog sebe. Kolega Maras, tražio je povredu poslovnika. Hvala lijepo, gđa. Glavak je povrijedila poslovnik u dijelu obrazlaganja stanke, jer je spomenula ravno 12 puta, kolega Maras, pa ne glasa se o Marasu ovdje gđa. Glavak i ne razgovara se o Marasu, razgovara se o HRT gdje vaš prijatelj Kovačić također vrlo ostao upamćen po smjenama urednika itd.

Kolega Pupovac, javio se isto tako za stanku, pretpostavljam. Ja u ime Kluba samostalne demokratske srpske stranke tražim da mi ne date 10 minuta, da, ako želi, dozvolite mi da to obrazložim. Oni koji traže i misle da trebaju razmišljati o ovom izvještaju, imali su prilike mnogo da razmišljaju o tome i neka razmisle o tome kako su doprinjeli tome da se televizija nalazi i radio u stanju u kojem se nalazi. Ovaj klub čiji sam ja član, a i ja kao njegov dio smo o tome govorili u ovom HS mnogo puta uključujući i posljednji govor u kojem smo i kolega Milošević i ja upozorili da je neophodno da se ovaj HS time ozbiljno bavi. Ovo što kolegice i kolege traže nije ozbiljan pristup problemu i zato u ime kluba tražimo da ne date 10 minuta, nego da završimo posao, a oni neka razmisle o tome što su činili i što trebaju učiniti u vezi s televizijom.